Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale jenom na kameru říkám: jsou to nesmysly. A teď k tomuto návrhu: my ten návrh podpoříme. Ostatně už jsme jednou prosadili snížení platů politiků v této Sněmovně a jednou jsme prosadili jejich zmrazení v tom krizovém roce.

Naposledy otevíral dálnici D1, přestože ještě není hotová.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

To je pochopitelně téma, které vždy přitáhne pozornost médií, vždy přitáhne pozornost občanů a v rámci kterého se tady může potom dlouhé hodiny a hodiny někdo předvádět a vypočítávat, jak si ti zlí politici přivydělávají.

Několikrát slibovali, že to dělat nebudou. Premiér sliboval voličům, že s nimi zatočí, nezatočil. Máte tady pořád pana Vondráka, máte tady pořád pana Oklešťka. Tak pardon. Pan premiér říká, že on ty peníze nepotřebuje, jenomže je třeba říct občanům této republiky, že průměrný plat pana Andreje Babiše od jeho nástupu do funkce je miliarda korun měsíčně.

Předpokládám, že poctivě zdaněných, protože pan premiér by si určitě nenakupoval nikde nic za nějaké peníze tak, aby o tom nevěděli občané České republiky, za peníze, které by zdaněny nebyly.